Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Ptám se, zda je zde nějaký jiný návrh na osoby ověřovatelů. Nikoho nevidím, budeme tedy o tomto přeloženém návrhu hlasovat. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Dodatečně jsem ještě obdržel omluvu paní ministryně Schillerové z dnešního jednání z důvodu zahraniční cesty.

Všechno nejlepší! A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 40. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Grémium navrhuje: